Já předpokládám, že stálá komise pro Ústavu na, řekněme, řádné schůzi by byla schopna přijmout usnesení a já si myslím, že v tomto případě by bylo vhodné společné zasedání komisí pro Ústavu obou komor Parlamentu, to znamená i Senátu. Tam nyní došlo tedy ke změně jak v předsednictví komise, tak v členstvu, takže si myslím, že toto bude vhodné.

Samozřejmě jsem také kolegy ze stálé komise pro Ústavu zavázána jako předsedkyně, a budu to tedy avizovat, požádat následně Sněmovnu, a poprosím vás, kolegové, o podporu toho, aby stálá komise pro Ústavu měla ty dané tisky ústavních změn přikázány a mohla se jimi oficiálně z vůle pléna Sněmovny zabývat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Dobrý večer. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Projednání těchto tří návrhů, které sice směřovaly stejným směrem, nicméně každý jinou cestou, jsme tehdy na návrh našeho kolegy pana Kováčika přerušili, a to do předložení vládního návrhu zákona. Tento návrh zákona byl nakonec předložen jako poslanecká iniciativa, ale po odborné i technické stránce byl konzultován s Ministerstvem zemědělství. Jedná se o sněmovní tisk 1018, který byl podepsán zástupci čtyř poslaneckých klubů a byl předložen do Sněmovny 16. září jako návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů. Přes všechny nedostatky, které mu vláda vytkla ve svém neutrálním stanovisku, se jedná o návrh, který se vyrovnává s poměrně zásadními chybami, které se nacházely v těch předcházejících poslaneckých návrzích. Nehrozí zde tedy, že by díky nejasné definici přírodního bohatství navrhovaná změna Ústavy znamenala kromě zestátnění vody též zestátnění veškeré půdy či zahrad anebo stavebních parcel. Nově předkládaná předloha rovněž nezpůsobí zpětné vymáhání, nehrozí tedy vyvlastňování, arbitráže ani odškodňování, které se k takovémuto kroku nutně vážou. I bez těchto, dalo by se říct extrémních, kroků vytváří návrh komplexní rámec ochrany vody na ústavní úrovni a zavádí dostupnost vody pro obyvatelstvo jako jedno ze základních práv v ústavním systému České republiky, aniž by byly narušeny dosavadní účinné způsoby ochrany na všech úrovních našeho právního řádu.

Děkuji za podporu mého požadavku. Děkuji za slovo.

Záměrně říkám skepsi, nikoli to, že to zcela jistě nemůže fungovat, a to ze dvou důvodů.

Takových kauz je po celé republice víc.

To je jedna věc. Druhá věc, která s tím souvisí. Ať už se díváme na vodu pohledem vodohospodářským nebo i tím pohledem z hlediska řekněme nějaké krajinné ekologie, tak naprosto základní věcí ve vztahu k suchu, k řešení sucha, k zajištění prostě nějakého rozumného hospodaření s vodou je krajina a je to půda. A mě velmi mrzí, že my tady na jednu stranu hovoříme o tom, že budeme ústavně chránit vodu, a na druhou stranu se dějí takové věci, jako že po x letech pořád není protierozní vyhláška. Respektive to trvalo dlouho a ty debaty se kolem toho pořád vedou.

Přijde novela stavebního zákona a v té se píše, resp. v související legislativě, že pokud budeme zabírat zemědělskou půdu z důvodu stavebního řízení, tak se to vůbec nedostane na stůl orgánům ochrany zemědělského půdního fondu. A já bych byl strašně rád, pokud chceme chránit vodu, tak se na to dívejme komplexně.

Já bych rád připomněl, že v rámci různých výkladů a i třeba některých dalších zákonů je mezi přírodní bohatství řazena také např. zemědělská půda. Skutečně chceme do naší Ústavy dostat větu, že mimo jiné zemědělská půda je ve vlastnictví České republiky? Děkuji vám za pozornost. Tak já vám také děkuji. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelů nebo zpravodajů. Není tomu tak, takže budeme projednávat jednotlivé body samostatně.